Děkuji pěkně.

Nicméně protože nám ještě zbývá prostor, tak se chci zeptat, jestli je ještě nějaký návrh na změnu pořadu? Ještě eviduji přihlášku pana předsedy Okamury, nicméně upozorňuji na to, že ve 13 hodin budu muset vaše případné vystoupení přerušit, abychom mohli hlasovat.

Přesto to tady prosazujete, ale prostě je potřeba si říci, že o tom zákonu už se mělo hlasovat včera ráno kolem půl čtvrté... Pane poslanče, ale já si myslím, že teď jsme v bodu Návrhy na změnu programu, takže vás prosím, abyste se věnoval, případně navrhl nějaký nový bod nebo navrhl změny programu, protože rozprava k bodu, o kterém teď hovoříte, byla ukončena.

A schválně jste si to vymysleli tak, aby teď se tady muselo mluvit ke změnám programu, aby Okamura už nemohl nic říct. Takže to je potřeba říct, tak to je!

Je to úplný nesmysl v situaci, že nemocnice nejsou zahlcené, nestoupají čísla, ruší se karantény, ruší se testy ve školách, protože nejsou potřeba.

Sice to nebylo v souladu s jednacím řádem, měl jste mluvit k programu schůze, ale budiž. Ptám se, jestli je ještě někdo přihlášen s návrhem na doplnění či změnu programu schůze? Není.

Máme pět minut, takže to zvládneme.

Já o tom dám hlasovat. Slyším žádost o odhlášení.

Číslo přihlášených poslanců se ustálilo. Budeme tedy hlasovat návrh na změnu dnešního programu.

Kdo je proti?